Teď jste vymysleli, že to tedy ukončíme hodinu a deset minut před koncem pracovní doby? Je to opravdu ten návrh, který KSČM tady představila?

Já jenom abych doplnil pana předsedu Kováčika.

Děkuji. Myslím, že vše je jasné. Já bych rád odpověděl naprosto jasně panu kolegovi Michálkovi. Ano, je to tak. Také děkuji.

Nejdříve budeme hlasovat o vyřazení všech bodů z 13. schůze.

Všichni víme, o čem se teď bude hlasovat.

Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Až se nám počet ustálí, budeme hlasovat o vyřazení zbývajících neprojednaných bodů ze schváleného pořadu 13. schůze... Počet se nám ustálil. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tímto jsme tedy vyčerpali schválený pořad 13. schůze Poslanecké sněmovny a já tuto schůzi končím.